Dalším problémem, pro který se vysoké školy neodvažují přistoupit v praxi k zadávání veřejných zakázek přes fakulty, je řada nezávislých kontrol to jistě znáte z vlastní praxe, z vlastní zkušenosti z různých institucí.

Pokud budeme mít tvrzení výkladu ministerstva jen na webových stránkách nebo v emailech, pak nám to prostě žádný kontrolní orgán neuzná. Ministerstvo dokonce v některých svých prohlášeních odkazuje na dohodu s Ministerstvem financí, ale i odtamtud máme jasné signály, že neníli to v zákoně, nebudou to brát v potaz. Pro zaručení právní jistoty a při dodržení principu legitimního očekávání by tedy mělo dojít k rychlé transpozici ustanovení evropské směrnice, ale i metodického pokynu ministerstva, a tím i k větší právní jistotě veřejných zadavatelů. V současné době není toto doporučení metodiky zadavateli využíváno pouze proto, že nemá výslovnou oporu v zákoně a zadavatelé se obávají trestního či finančního postihu při jeho aplikaci, a to zejména v rámci kontrol vynakládaných prostředků z fondů Evropské unie. Stávající situace je z právních hledisek stěží akceptovatelná. Státní orgán, tedy ministerstvo, prostě nemůže při výkonu veřejné moci autoritativně osvědčit určité skutečnosti a vyvolat tak v jednotlivcíchpříjemcích dobrou víru v jejich správnost, aby následně stát tyto jednotlivce sankcionoval.

Stát by neměl bránit přirozené rovnováze mezi požadavkem obecného zájmu společnosti a požadavkem na ochranu základních práv.

Hovoříme tedy o jednotkách, které jsou odpovědné za zadávání veřejných zakázek, nezávisle provádějí zadávací řízení, rozhodují o výběru nejvhodnější nabídky a mají vyčleněné samostatné peněžní prostředky sloužící k úhradě veřejné zakázky. Není tedy důvod jim nadále klást překážky, aby ve věci veřejných zakázek mohly být samostatnými zadavateli. Chtěl bych vás tedy závěrem ještě jednou požádat o zvážení všech mých argumentů vedoucích k podpoře tohoto pozměňovacího návrhu, případně o jeho podporu při hlasování. Závěrem bych chtěl dodat, že tento pozměňovací návrh podpořila svým usnesením dne 18. listopadu i Česká konference rektorů, svým usnesením ze dne 24. listopadu i předsednictvo Rady vysokých škol. Současně tento návrh podpořil svým usnesením i sněmovní výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 20. listopadu. Dámy a pánové, děkuji vám za váš čas, který jste věnovali mému návrhu. Děkuji vám za pozornost a doufám, že budete hlasovat pro tento pozměňovací návrh. Děkuji panu poslanci Váchovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karamazov. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Zjevně má podobné problémy jako já. Jsem rovněž děkanem jedné z fakult Pardubické univerzity a často řešíme problém se zadáváním veřejných zakázek na zboží, jehož cena se musí sčítat, tak jak už tady kolega říkal, přes celou univerzitu, což vede k velmi paradoxním a nepříjemným situacím, kdy na relativně levné zboží musíme dělat velké výběrové řízení přes celou univerzitu. Tím, že fakulty jsou mnohdy velmi různorodé, tak nakonec dochází k tomu, že si koupíme to, co přesně nechceme, že to koupíme velmi draze a předraženě a neplní to vlastně tu funkci. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Karamazovi. Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Vácha. Takže paní poslankyně Putnová, po ní pan poslanec Vácha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Ráda bych se také přihlásila k návrhu, který tady avizoval pan poslanec Vácha.

Proto se také přimlouvám za podporu tohoto návrhu. Děkuji paní poslankyni Putnové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vácha, po něm pan poslanec Karamazov. Děkuji za slovo. Chtěl bych jenom upozornit pan poslanec Hovorka mluvil o účelově zřizovaných společnostech, tak aby se obcházel zákon.

Vědci v podstatě nějakým způsobem používají k výzkumu veřejné prostředky, které jsou limitované, a oni k tomu, aby dosáhli nějakých rozumných výsledků, samozřejmě velice hospodárně nakládají s těmito prostředky.

Takže bych opravdu poprosil Sněmovnu, jestli by tento pozměňovací návrh nepodpořila. Děkuji panu poslanci Váchovi. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

My ta pravidla, která by umožňovala efektivnější využívání a pružnější využívání státních podniků, jichž jsme zřizovatelem, tak to chceme vtělit do té velké připravované, nebo větší připravované novely.